Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice. Slijedeći se za raspravu prijavu poštovani kolega profesor Ivan Lovrinović, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici mirovinskih fondova. Što reći o ovoj temi, o vašem izvještaju koji danas raspravljamo? Prije toga ću reći nekoliko teza a prva je da je Hrvatska jedina zemlja u EU-u koja ima još II. mirovinski stup jer mi danas raspravljamo o izvještajima obveznih mirovinskih fondova a najveći broj hrvatskih građana morao je izabrati jedan od 4 obvezna mirovinska fonda i podsjećam kada jeta reforma koju je osmislila Svjetska banka nametnuta Hrvatskoj, nije bilo slobode izbora, vi ste mogli birati samo koji ćete fond, I., II., III. ili IV., ali niste mogli odbiti da neće niti u jedan. Prema tome, ona je provedena nedemokratski a sudeći po raspravama, dragi građani koji pratite i zastupnika koji se stavljaju na jednu ili na drugu stranu, koji štite ovaj II. mirovinski stup, onda vi jednostavno vidite koliko su političke strukture, koliko su znači zaštitnici u Saboru ovdje bili od osnutka, od pokretanja ove mirovinske reforme, bili zaštitnici ovog jednog promašenog projekta koji jednostavno nema nikakvu perspektivu. I ponavljam, Hrvatska je jedina zemlja u EU-u koja ima II. mirovinski stup. E vidite, u svom izvještaju već 2, 3 g. društva za upravljanje mirovinskim fondovima, oni konstatiraju da se demografska kretanja u Hrvatskoj pogoršavaju, sve je manje radno aktivnog stanovništva i sada slijedi nevjerojatna teza da zbog toga usprkos velikom odljevu, upravo zbog toga mirovinska štednja u II. stupu dobiva sve više na značaju za stabilnost i dugoročnu održivost ukupnog mirovinskog sustava, ovo je bio citat. Ali gledajte gospodo, vi smatrate da će mirovinska reforma i II. stup riješiti problem koji nastaje negativnim demografskim kretanjima. A istodobno ulažete 72% imovine u državne obveznice pa prema tome, smanjuje se broj stanovnika koji treba uplaćivati kroz poreze, doprinose hrvatskoj državi u proračun da bi isplaćivao te obveznice. Pa to je da čovjek ne povjeruje. Pa tko će vam otplaćivati te državne obveznice kada se ljudi isele, u ovakvom velikom broju se već iselilo? Pa ovo više nije pitanje znanosti, ovo je pitanje zdravog razuma, to ne morate imati, možete imati osnovnu školu da shvatite da je to logički problem i da je to nemoguća varijanta. Vi svake godine ulažete dodatnih 4 milijarde kuna u nove državne obveznice, država se dodatno zadužuje a ljudi je sve manje koji će otplaćivati te obveznice, ma bravo, bravo. To je naprosto nevjerojatno koliko se inzistira na takvoj jednoj antilogici, to jednostavno ne mogu vjerovati da u to netko može vjerovati. E sada pređimo na jednu drugu stvar.

I da bude stvar još smješnija, sadašnji ministar rada zadužen za mirovinski sustav, pa i ova Vlada, oni predlažu da se poveća izdvajanja u II. mirovinski stup. Pa gledajte, kada bi II. mirovinski stup i vi ulagali u državne obveznice neke druge zemlje izvan Hrvatske, ja bi prvi rekao i bio ovdje i snažno se založio za to, ali vi ulažete u državne obveznice ove zemlje koja ima demografski odljev i koju nećemo moći otplaćivati, znači neće biti takvih poreznih prihoda da amortizira obveznice o kojima ste govorili. 72% imovine mirovinskih fondova se nalazi u obveznicama. Vaša imovina je oko 92 milijarde kuna a 66 milijardi je u državnim obveznicama, znači negdje oko 72%. prema tome, imamo veliki problem u toj čitavoj priči. Što treba ustvari napraviti? Što treba napraviti? Jedini tko sigurno zarađuje u ovoj čitavoj priči a da počnemo od početka, znači na ovu imovinu ove državne obveznice koje su se emitirale, vi ste kupovali, kupovali ste, naravno jer je takav je postavljen model, plaćeno je negdje oko 24, 25 milijardi kamata od osnutka pa do sada. Društva za upravljanje mirovinskim fondovima od osnutka do sada naplatili su oko 7 milijardi kuna raznoraznih naknada pa čak i ulaznih naknada, pazite, ulazna naknada za ono što moraš biti, to nisam nikad čuo da netko mora naplaćivati. Dakle, imamo potpuno, moramo priopćiti i zaista i poručiti javnosti, stranka Promijenimo Hrvatsku će se žestoko zalagati da građani imaju pravo već jednom slobodno odlučiti da ne žele biti u II. mirovinskom stupu jer je on je neperspektivan. Zašto? Što više raste imovina u II. mirovinskom stupu, raste hrvatski javni dug. 72% vaše imovine nije ništa drugo nego dug RH. Dakle, to je ono s čime se mi moramo suočiti. Društva za upravljanje mirovinskim fondovima i mirovinski fondovi imat će za 5 g. isto imovine kao što su prihodi državno proračuna otprilike. Zato se stranka Promijenimo Hrvatsku zalaže da se ovaj sustav transformira hitno i ja se nadam da slijedeće godine ne bi trebali uopće o tome raspravljati jer smo zadnja zemlja u EU-u koja ima II. mirovinski stup, da se građanima da pravo slobodne odluke da svoj novac iz II. mirovinskog stupa prebace na svoj račun u I. mirovinski stup, da združe sa tamo postojećim sredstvima a oni koji to ne žele, neka prebace, nek' imaju mogućnost da prebace svoj novac u sadašnji III. mirovinski stup koji bi u novom modelu postao praktično dobrovoljni mirovinski stup. Znači imali bi I. stup kao međugeneracijsku solidarnost i II. stup dobrovoljni kapitalizirane štednje, s tim da u II. stup treba proširiti, liberalizirati mogućnost ulaganja, ovaj novi II. stup dobrovoljni da može ulagati puno više u inozemstvu ali za njega ne bi jamčila država. Za I. mirovinski stup jamčila bi država. Ovo je model i rješenje stranke Promijenimo Hrvatsku, našeg ekspertnog tima i mi već duže vrijeme komuniciramo s javnošću i mi ćemo se zalagati, do toga će kad-tad morati doć, što prije, to bolje. Jedini koji sigurno zarađuju u ovoj čitavoj mirovinskoj reformi, kako se ona prije zvala, odnosno modelu jesu društva za upravljanje mirovinskim fondovima koja su sva 4 u rukama stranih banaka. Ja sam vam rekao da su one naplatile osnivanja do sada oko 7 milijardi kuna i prema tome, njihova je zarada stvarna, to je cash, ovo ostalo je dominantno dug koji je u imovini rekli smo 72% U tom kontekstu ova reforma je vlasništvo Svjetske banke. Pozivam građane da preuzmemo našu budućnost, našu sudbinu jer ovo je destabilizacija, snažna destabilizacija mirovinskog sustava, zalaganje za veće uplate u II. mirovinski stup, zalaganje da on i dalje opstane, jedino u Hrvatskoj, u čitavoj EU, to znači jednostavno daljnju destabilizaciju mirovinskog sustava zbog demografskog odljeva, zbog niskih stopa rasta BDP-a i ostalo. Pa prema tome, moramo definitivno raščistiti sa ovim problemom, moramo shvatiti da nismo jedini najpametniji u EU-u, svi su napustili II. mirovinski stup, on je jednostavno, bit ću tako, oprostite mi na izrazu jedna podvala na koju je još jedino nasjela Hrvatska i toliko je drži. Svi mi koji danas, ja na svu sreću sam '60. godište pa nisam imao obvezu da uplaćujem, svi vi koji uplaćujete u II. mirovinski stup, nedavno su izračuni pokazali da ovi kojima je počela isplata, da dobivaju manje nego da su ostali u I. mirovinskom stupu i sad se diže dreka i panika da se njima poveća za 27%, prema tome sve govori u prilog tome da moramo definitivno reformirati ovaj postojeći sustav. Slijedeća rasprava, poštovani kolega Stjepan Čuraj, nije nazočan. Slijedeća rasprava poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovana gospodo iz ministarstva i obveznih mirovinskih fondova, poštovane kolege i kolegice. Pa ja ću samo napomenuti iako je puno toga već rečeno da sukladno Zakonu o obveznim mirovinskim fondovima, zapravo svi vi ste i dužni postupati i postupali ste upravo tome jer kada se vidi u strukturi ulaganja onda se vidi zapravo kako su sredstva disperzirana između ABC fondova, tako da o tome da li ste trebali na ovaj ili onaj način raspolagati je u ovom momentu bespredmetno razgovarati jer sukladno tome onda tu smo dužni mijenjati zakon. Ja ću samo napomenuti da je ukupno milijun i 844 članaka koja su članovi obveznici zapravo obveznik mirovinskih fondova i u ovih 16 g. je značajno da se ukupna imovina itekako povećala pa je onda kad pogledamo 2016. ona bila nekih 84 milijarde a sada je ona preko 91, skoro 92 milijarde kuna imovine. To je značajno povećanje od preko 9% Samo jedan primjer ću navesti da evo npr. Švicarska ima vrlo sličan model a hoću reći svaka vlada u svakoj državi bez obzira na političke boje je dužna i uvijek mora razmišljati dugoročno i raditi, a to je nešto kolega Šuker spominjao, dakle to je jedan dinamički proces koji se mora gledati dugoročno i ne može biti statičan za samo naše vrijeme i naše mirovine nego nešto što će se ticati svih budućih generacije, naše djece itd. Prema tome, ništa nije zauvijek definirano. I uvijek može bolje. U onom momentu, kao što su prethodnici govorili je to bio model koji je nudio neka rješenja i dao neke izbore ali ne znači da se on neće na neki način modificirati na bolje. Pa evo kao primjer Švicarske kada gledamo da je ona uspostavila '48. sustav obvezne mirovine, državne mirovine a '85. je proglasila i II. mirovinski stup obveznim, ona je promijenila do sada 10 zakon da bi taj njihov sustav mirovina bio održiv što znači i analogijom tom, kažem ništa nije Sveto pismo da se ne može promijenit na bolje i na nama je isto tako da promišljamo kako naš sustav stvoriti i napraviti boljim. Njihov primjer je evo da su projicirali da iz PDV-a koji će se povećati 2021. za 0,3% će servisirati dio mirovina koje sada stopa PDV-a 8%, bit će 8,3%, dakle o tome govorim kako i mi, koristeći sva pozitivna iskustva, možemo projicirati neke dobre i implementirati neke dobre stvari u naš sustav. Točno je da po važećem zakonu će oni koji od '62. ostvaruju, koji su godište '62. ostvaruju manju mirovinu za 27%, ali moramo reći da je ukupnih taj dodatak godišnje košta nekih 2 milijarde kuna. Dakle mora se iznaći rješenje ako se hoće, a mora se, razmišljati o tome da se ne ostvari i ne dogodi nekakvo trajno smanjenje svih budućih generacija mirovina, onda je to nešto o čemu se treba itekako dobro promišljati da bi te mirovine bile što kvalitetnije. Ako znamo da je naš omjer zaposlenih i umirovljenika jedan naprema 1 23 sad u ovom momentu što se može iščitati na stranicama HZMO-a, onda možemo vidjeti da dugoročno taj i takav naš sustav ne može biti održiv ukoliko zaista ne povećamo taj omjer zaposlenih u odnosu na umirovljenike. U prethodnim raspravama govorilo se o tome koliko je zapravo iznos mirovina sada u odnosu na prosječnu plaću pa ono što možemo i sada iščitati isto tako, a vrti se konstantno da je prosječna mirovina sada za one koji su ostvarili starosnu mirovinu, dakle sa 40 godina i više, njihova prosječna mirovina 3563,90 kuna ili 57% od prosječne plaće. E sad, prosječna plaća ovdje navedena 6253 kune, dakle ako želimo postići neki omjer da to bude neki referentni postotak, da li će to biti 70 ili daj Bože više posto, sigurno da u tom smjeru se nastoji i ovaj relativni iznos se poveća u odnosu na neko prethodno razdoblje. Ono što treba još reći da u odnosu na naš proračun i doprinose koji se sada uplaćuju, nama konstantno nedostaje preko 15 milijardi kuna, dakle nekih 23 milijarde je uplata ukupnih doprinosa, a oko 38 je izdataka za mirovine. Dakle to je nešto što je konstantno manjak i kada, tu moramo uzeti u obzir i da je tu 4 milijarde mirovina koja dolaze iz vana za one umirovljenike koji su ostvarili mirovine u drugim državama Europe, a pa tako od 15 zemalja koje su, iz koje dolaze zapravo sredstva za isplatu inozemnih mirovina je to oko 4 milijarde. Ono što želim kod toga naglasiti da recimo samo iz Njemačke imamo mirovine za 91 000 umirovljenika i prosječna iznos mirovine za tog našeg umirovljenika koji je to ostvario u Njemačkoj je 2476 kuna mjesečno. Dakle nisu to neki strašni iznosi koje su ostvarene mirovine u tim zemljama, a najveća je zapravo su mirovine iz Švicarske, ali tu imamo jako puno manje umirovljenika, nekih 5100 i njihov iznos mirovine je mjesečno 6800 kuna. Dakle kada pogledamo koliko su te mirovine u odnosu na one naše prosječne, onda evo možemo i tu pogledati što to znači. Što se tiče samih izvješća, mislim da su ona vrlo kvalitetna, da je u odnosu i na 2016. da su postavljeni određeni standardi. Ono što treba reći da je u 2017. u odnosu na 2016. da su se ukupni prihodi nešto smanjili, a isto tako da je NETO dobit obveznih mirovinskih fondova nešto veća u odnosu na 2016. dakle može se reći da se kvalitetno upravlja sredstvima kojima vi upravljate. Ono što je značajno još reći, da je kod obveznih mirovinskih fondova kategorije B da je zapravo preko 95,5% ukupne imovine, dok je A 0,64, odnosno C 4,31, a to su zapravo evo omjeri koji govore da su ovi obvezni kategorije B zapravo najveći i tu je ono što sam na početku samom rekla, vrlo jasno određeno u koje vrijednosnice ste dužni i obvezni ulagati, prema tome o tome ne možemo razgovarati na paušalan način. Sljedeća rasprava u ime kluba GLAS-a i HSU-a završna riječ, poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. Neću pozdravljat ponovo naše predlagatelje i predstavnike ministarstva, ali moram se osvrnuti na dvije pojedinačne rasprave i kolege Bunjca i kolege Lovrinovića. Mislim ne sviđa mi se rasprava u Hrvatskom saboru kada se provocira ad hominem i prozivaju ljudi, a onda kada treba odslušati odgovore i kada treba odslušati odgovore predlagatelja ode se čak kao da je biti u Hrvatskom saboru samo cilj vlastite promocije i govoriti neistine i obmanjivati narod, to je vrlo lako.

A drugo, ako se radi o ispravljanju nepravdi i onome što je gospodin Lovrinović govorio da novi umirovljenici dakle ovi rođeni '62. i dalje vape za 27%, da oni su prvi koji moraju u dvostupnu mirovinu, a ovi drugi nemaju šta vapiti jer imaju mogućnost izbora i to izbora povoljnijeg prava i to od 2000. godine, a sve na temelju minireforme koju smo proveli, bez obzira što neki ekonomski stručnjaci su to smatrali udarom na trostupni mirovinski sustav. Ali zbog toga što su nam ljudi odlazili i svake godine što su kasnije odlazili u mirovinu imali manju mirovinu, 2007. smo donijeli tzv. Zakon o dodatku od 4 do 27% Jer inače bi danas bila ta mirovina bez tog dodatka, naša prosječna mirovina bi bila negdje oko 33% već danas. Ali to gospoda ne cijeni, kao što govori isto tako da nitko u Europi nema mirovinskh fondova, doduše malo ih ima obvezne mirovinske fondove, a puno njih ima mirovinske fondove i Austrija i Njemačka i Slovenija i Češka i Poljska, Italija, Francuska, Norveška, Slovačka, Španjolska, Hrvatska, Irska, Finska, Švedska, UK, Švicarska, Island, Nizozemka i Danska. Ovo što je kolegica Perić govorila je vrlo interesantna priča, Švicarska ima obvezne mirovinske, obvezni drugi stup, nema treći stup, nema poticaja države za štednju jer imaju razvijenu mirovinsku rentu kroz osiguranja, kroz životna osiguranja, oni su preteča tih životnih osiguranja u svijetu i sva reosiguranja su praktički u Švicarskoj. Ali ljudi moji, oni imaju jedan mehanizam kada vas na prisiljavaju vi morate upisati obvezni drugi mirovinski fond odnosno mirovinski fond obvezni, ne zovu oni to drugim stupom, s time da vi ne morate po jedinstvenoj stopi štedjeti u obveznom mirovinskom fondu. Vama je na izbor, hoćete li plaćati državi veće poreze ili ćete dio svojih poreza usmjeriti u vlastitu štednju. Dakle nisu nama nepoznati ti modeli. Mi smo se odlučili na ovaj model, možda nije najsretnije rješenje, ali ovdje zagovaraju ljudi ajmo to srušiti. Pa Sindikat umirovljenika Hrvatske kada su sjeli sa mnom i kada sam im rekao da ne želim djelovati u Hrvatskom saboru i uništavati nadu budućim generacijama da iz drugog stupa neće imati ništa jer oni očekuju da će nešto uštedjeti radili 20, 30 ili 40 godina da će nešto uštedjeti i da će jedna plus druga mirovina biti ajde možda i treća kako tako podnošljiva, oni su to prihvatili. Međutim, čelnica Sindikata umirovljenika čiji sam ja počasni član ima drugačije mišljenje i nameće mišljenje i rastura cijelu umirovljenički korpus i na Nacionalnom vijeću za umirovljenike starije osobe stalno napucavajući drugi mirovinski stup kao da je to najveće zlo u Hrvatskoj. Dakle to je istina o tome, ali naše kolege to ne žele čuti. Stojim kod onog što sam rekao u raspravi u ime kluba, podržat ćemo ova izvješća jer ih smatramo korektnim i onako kako je trebalo uz sve ono što je u raspravi rečeno da bi trebalo još i doraditi. Zahvaljujem poštovanom kolegi Hrelji na ovoj završnoj riječi. U ime Vlade završnu riječ poštovana državna tajnica gospođa Majda Burić. Izvolite. Dakle referirat ću se i na izvješća obaveznih mirovinskih fondova, ali budući da je rasprava bila vrlo ekstenzivna referirat ću se naravno i na mirovinski sustav i na mirovinsku reformu. Kao što ste i vidjeli iz priloženih materijala Vlada RH predlaže Hrvatskom saboru da prihvati Izvještaje o radu obaveznih mirovinskih fondova svih njih četiri. 2017. godina kao što smo imali prilike čuti 16. je godina rada mirovinskih fondova u RH, obavezni mirovinski fondovi upravljali su u 2017. godini imovinom od 91 milijarde odnosno 91 milijarde i 900 milijuna kuna dok je na dan 30.4.2018. ta imovina već narasla na 93,7 milijardi kuna što znači u 4 mjeseca 1,7 milijardi kuna više. Dakle da se vratim na 2017. godinu, budući da govorimo o izvješćima iz te godine, 91,9 milijardi kuna jest 26% hrvatskoga BDP-a u odnosu na prethodnu godinu to je povećanje za 9,5% i prema tom pokazatelju Hrvatska je lider među tranzicijskim državama. U 16 godina rada mirovinski fondovi svojim su članovima zaradili oko 31 milijardu kuna, dakle govorimo o prinosima, a prema OECD-ovu istraživanju koje je spomenuo gospodin Buk, hrvatski mirovinski fondovi spadaju u sam vrh ostvarenih realnih prinosa u europskim zemljama i imaju bolji realni prosječni prinos od većine zemalja članica OECD-a ali i svih ostalih. Broj članova obaveznih mirovinskih fondova raste pa je tako u 2017. godini on bio veći za 60 tisuća i 103 člana u odnosu na '16. godinu, najviše je osiguranika u B kategoriji a i to čini 95% svih članova obaveznih mirovinskih fondova. U A kategoriji manje je od 6 tisuća članova, to je bilo jedno od pitanja dok je u dobrovoljnim mirovinskim fondovima oko 320 tisuća članova zajedno u otvorenim i zatvorenim i naravno da tu postoji veliki prostor za razvijanje i dalje toga sustava. A vezano uz to treba se referirati i na financijsku pismenost koja je u svakom slučaju bitna za i samostalni odabir mirovinskih fondova što je bitno za članove mirovinskih fondova da upravo oni to učine i da osvijeste potrebu da samostalno biraju jer ukoliko to ne čine onda znamo i sami da ih REGOS po službenoj dužnosti svrstava u kategoriju B što i jest razlog zbog čega je u kategoriji B 95% članova svih obaveznih mirovinskih fondova. I onda kada pogledamo statistiku REGOS-a onda vidimo da prema tim podacima čak 98% članova ne odabire samostalno svoj mirovinski fond. Upravo zbog toga i zbog edukacija i podizanja svijesti UMFO, dakle udruga mirovinskih fondova zajedno sa svojim partnerima i Ministarstvom financija i Ministarstvom rada, HANFA-om, HUP-om, HGK-om, Zagrebačkom burzom, Ekonomskim fakultetom u Zagrebu itd., itd. lani je pokrenuo projekt financijske pismenosti, projekt se ove godine nastavlja i vrlo skoro će biti predstavljen i hrvatskoj javnosti. Osim toga Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao i REGOS rade na digitalizaciji procesa odabira mirovinskog fonda gdje će se sada to moći napraviti i putem sustava e-građanin a osim toga kao što i sami znate svaki novozaposleni ubuduće će biti obaviješten i pisanim putem, dakle obaviješću REGOS-a o potrebi samostalnog odabira mirovinskoga fonda. Imali smo prilike čuti da se imovina na osobnim računima članova da ona raste kako zbog doprinosa, tako i zbog prinosa. Također treba naglasiti činjenicu i da individualna kapitalizirana štednja odnosno drugi stup svoju funkcionalnu zrelost postiže tek nakon 35 do 40 godina što znači da ćemo prve rezultate vidjeti tek onda kada nam u mirovinu počinju ulaziti ljudi koji su cijeli svoj radni vijek proveli ustvari u drugom stupu. I naravno pod pretpostavkom da drugi stup i dalje razvijamo i unapređujemo. Znamo da je drugi stup uveden 2002. godine, na to dodamo 35 do 40 godina staža, odnosno kapitalizacije i to znači da će svoju zrelost, funkcionalnu zrelost drugi stup postići oko 2037., između 2037. i 2042. kada protekne ustvari taj period između 35 i 40 godina. Dakle treba dati šansu i drugom i trećem stupu. I vezano uz pitanja odnosno napomene koje su bile ovdje rečene, nažalost od članova zastupnika kojih sada nema ali nadamo se da to prate pa imam potrebu referirati se i na taj dio. Dakle mirovine u RH su sigurne, i dalje se na vrijeme isplaćuju i tako će biti cijelo vrijeme. Međutim, da postoji potreba za unapređivanjem sustava mirovinskoga sustava toga smo svi svjesni i upravo zbog toga ova Vlada i resorno Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava provodi i u tijeku je mirovinska reforma sa ciljem sveobuhvatne mirovinske reforme sa ciljem postizanja adekvatnosti mirovina i sa ciljem dugoročne održivosti mirovinskog sustava. Zakoni na snagu bi trebali stupiti 1.1.2019. godine, upravo zbog toga zakoni idu u redovnu proceduru u dva čitanja, radne skupine su osnovane, radne skupine rade prema predviđenom planu. Molim vas da me ne ometate gospodine Mrsiću ako mogu samo nastaviti dalje. Ono što je jako bitno za spomenuti jest dakle udio prosječne mirovine, udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći u RH o čemu je već maloprije govorila i gospođa Perić. Međutim postoji još jedan bolji podatak a podatak jest sljedeći, da svega 20% umirovljenika u RH ima 40 i više godina staža i temeljem toga prima 70% udjela mirovine u prosječnoj plaći što iznosi 4 tisuće 350 kuna. I to je samo jedan od dokaza da treba dulje ostajati na tržištu rada. Dakle oni koji danas u Hrvatskoj, u prosjeku imaju 40 i više godina radnoga staža njihova prosječna, još jednom napominjem, prosječna mirovina jest 4350 kuna što je ustvari 70% prosječne plaće i dokaz da je bitno ostajati što dalje na tržištu rada. Što se tiče nasljeđivanja sredstava drugog stupa to je sve objasnio kolega Hrelja, što se tiče širenja straha i panike koji je išao od gospodina kojeg sada nema, kolege Bunjca, dakle na to mogu samo reći sljedeće da nije dobro banalizirati toliko ozbiljne stvari i sustave, nije dobro širiti strah i paniku posebice ne među najranjivijom skupinom ovoga društva a to su umirovljenici valja pokazati veliku ozbiljnost i dostojanstvo i dignitet prema tim ljudima a ne se ponašati na način da ih se straši i da se širi panika među umirovljenicima. Spomenuta je ovdje i, obavezni mirovinski fondovi koji prema riječima tog istog zastupnika rade što hoće, međutim ono što je činjenica jest da je HANFA kao nadzorno, odnosno regulatorno tijelo, da je njihov nadzor intenzivan i da ide toliko daleko da sam imala priliku čuti da čak za jedno priopćenje u medijima treba imati dozvolu HANFA-e, a kamo li za šti drugo i za puno, puno ozbiljnije stvari. Dakle, to je dobra stvar, međutim to je ono na što treba zaista i podsjetiti da se ne bi događale takve izjave koje su naprosto netočne. Spomenut je ovdje i problem dodatka od 27% Problem dodatka od 27% biti će riješen unutar cjelovite mirovinske reforme čija će rješenja biti predstavljena i sveobuhvatnoj hrvatskoj javnosti unutar 10-ak dana. Zasad mogu samo reći gdje je nastao u stvari problem odnosno pretpostavka da mi danas imamo 17 ljudi u Hrvatskoj koji imaju nižu mirovinu bez tih 27% Dakle, do 2003. godine ljudi sa beneficiranim radnim stažem bili su osigurani samo u prvom stupu.

Ali znate i sami da cijela procedura mora proći i radne skupine i sve partnere od poslodavaca, sindikata itd., tako da vjerujem da ćete se još 10-ak dana uspjeti strpit s time. Ova Vlada ima rješenja za sve te probleme. Dakle, što je to mirovina i što to utječe na visinu mirovine? To nije socijalna kategorija, a na visinu mirovine iz I stupa, znamo i svi sami prije svega najviše utječe visina plaće, pa onda naravno i dužina staža. U II stupu odnosno na mirovinu iz II stupa najviše utječu doprinosi i prinosi, dakle vrijeme kapitalizacije, isto tako i vezano uz treći dobrovoljni mirovinski stup. Spomenulo se ovdje i neke druge zakone koji utječe naravno i na poslovanje obaveznih mirovinskih fondova. Ono što vi svi poštovani zastupnici i zastupnice znate jest da smo pred konačnim čitanjem Zakona o obaveznim mirovinskim fondovima koji će vrlo skoro biti na raspravi i u sabornici i kojemu je jedna od novina upravo stjecanje udjela u drugom mirovinskom društvu neovisno radi li se o društvu koje upravlja obaveznim ili dobrovoljnim mirovinskim fondovima, te ima li to društvo sjedište u RH, drugoj članici EU ili trećoj državi, čime se hrvatski mirovinskim fondovima će u se u stvari omogućiti daljnje širenje i jačanje njihovih pozicija. Međutim, to su zakoni koji nas tek čekaju, a zaista imaju veze sa funkcioniranjem obaveznih mirovinskih fondova. Isto tako čeka nas i Zakon o dobrovoljnima u sklopu mirovinske reforme ponovno otvaranje Zakona o obaveznim mirovinskim fondovima, tako da puno je rješenja odnosno puno je prijedloga na sve izazove s kojima se srećemo i koji su danas ovdje napomenuti. Govorio je gospodin Lovrinović i spomenuo je tehničku pomoć. Tehnička pomoć koja je potpuno benigna i dapače dobrodošla, tehnička pomoć iz programa pomoći strukturnim reformama Europske komisije. Dakle, radi se o tome da je RH u 2017. odobrena tehnička pomoć namijenjena strukturnoj reformi mirovinskoga sustava, što smatramo pohvalnim. Radi se o temeljitoj analizi obaveznog mirovinskog sustava drugog mirovinskog stupa. Preliminarni podaci doći će oko 5.7. Konkretni odnosno završno izvješće s preporukama biti će gotovo do rujna 2018. godine. Sve to biti će uključeno i u europski semestar, tako da taj dio ne vidimo kao nikakav problem kao što je bilo danas ovdje rečeno, već dapače pohvalno, što se uklapa u širi kontekst mirovinske reforme odnosno rada Ministarstva rada i samo malo.

Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Mirando Mrsić, izvolite. Uvažena državna tajnice, nemojte nikada reći da mirovine nisu socijalna kategorija. Nemojte to nikad reći. Mirovine jesu socijalna kategorija, mirovine jesu one koje osiguravaju socijalnu sigurnost građana i mi radimo i izdvajamo u mirovinski sustav da bi u starosti mogli uživati dostojnu mirovinu. I nemojte više nikad to ponoviti sa ove saborske govornice da one nisu socijalna kategorija. Jesu jer država onda osigurava i kroz mirovine za one koji imaju male mirovine, da nadoknadi onu razliku koja im omogućava da imaju koliko-toliko dostojnu mirovinu. Što se tiče beneficiranog staža, beneficirani staž je prebačen u prvi stup jer oni su prekratko u drugom stupu i to je bilo logično da ne mogu imati dovoljno vremena da aktiviraju toliko sredstava. A ono što ste rekli, pola izlaganja, biti će, sad ćemo, samo što nismo, imali ste samo jedan sastanak, a pitam vas kad ćete mijenjati Zakon o radu jer ste najavili da ćete mijenjati Zakon o radu, a o tome ništa ne govorite. Poštovani gospodine Mrsiću, s radošću sam očekivala vaše pitanje. Mirovina je pravo koje proistječe iz rada i to treba konstantno napominjati jer podizati svijest o tome da je mirovina pravo koje proistječe iz rada. Netočne su vaše tvrdnje da smo se jednom sastali jer se radne skupine sastaju svaki dan, ovisno o vrsti radne skupine, zaista svaki dan i po nekoliko radnih skupina unutar jednog dana, tako da mislim da evo ako zatrebate bilo kakvu informaciju, mi smo tu, dapače. Ali nije dobro tako paušalno ocjenjivati i davati takve izjave kada to zaista ne stoji. Zahvaljujem. Izvolite. Poštovana državna tajnice, najprije ću reći u čemu se s vama slažem. Ne treba ovdje dramatizirati i praktički plašiti umirovljenike jer na kraju krajeva sadašnjim umirovljenicima ovo ne znači ništa. Ovo znači za sadašnje radnike buduće umirovljenike one koji će tek ostvariti pravo na mirovinu.

Mislim gledajte, kada mirovinski fond ima jamstvo države što ćete veću garanciju kada ima obveznicu države, koju garanciju veću hoćete? Ako država ne propadne znači da će biti sigurna isplata mirovina. Dakle to što je on predložio je poprilična kontroverza. Dakle mirovinska reforma odnosi se i na buduće umirovljenike, ali i na sadašnje umirovljenike. Kao što je ministar Pavić i naglasio radi se o proširenju kruga umirovljenika koji će imati mogućnost primati mirovinu i raditi. To je jedna od mjera vezano uz sadašnje umirovljenike, sve ostalo čuti ćete tijekom predstavljanja sveobuhvatne mirovinske reforme unutar desetak dana. A što se tiče izjava gospodina Lovrinovića, uz dužno poštovanje prema profesoru, međutim ono što vi me ispravite ako griješim, ono što smo imali prilike čuti od studenata njegovih jest da je upravo on profesor koji je zadužen za predavanja gdje se stječu licence kako bi ljudi profesionalci mogli biti upravo raditi u mirovinskim fondovima. A s druge strane u sabornici od profesora čujemo dosta destruktivne ideje vezano uz drugi mirovinski. Zahvaljujem poštovanoj državnoj tajnici. Izvolite. Poštovana gospodo saborski zastupnici. S jedne strane je malo teško, a s druge strane je inspirativno govoriti nakon ovako nadahnutog i kompetentnog izlaganja gospođe Burić, ona je čak i pokrila neke stvari koje sam ja htio reći, pa ću ja dodano skratiti ovo svoje izlaganje zadnje večeras evo i kasno doba dolazi i primiče se. Ja sam sebi postavio samo neke natuknice vezano za ono što smo čuli večeras u raspravi, a s čime se manje-više ne slažem, tako da to baš nije strukturirano i složeno po redoslijedu važnosti. Ali ima jedna stvar koja baš jako dobro dolazi ovako, a to je činjenica šta je obvezna mirovinska štednja, šta je drugi stup, da li je drugi stup štednja ili nije. Da, apsolutno drugi mirovinski stup jest štednja i to je štednja koja je isključivo namijenjena za mirovine. I druga stvar i zakonom je definirano i praktično je to tako i to se vidi iz nasljeđivanja, drugi mirovinski stup je vlastita imovina članova i članovi kada gledaju svoja izvješća ili kada se informiraju o stanju na njihovim računima o obveznim mirovinskim fondovima zapravo se interesiraju o svojoj vlastitoj imovini. Kada govorimo o prinosima mirovinskih fondova ovdje smo čuli da oni ne postoje. Postoji jedna nezavisna institucija koju je ne slučajno zakonom ustanovio Hrvatski sabor, a zove se Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i podatke i prinosima mirovinskih fondova možete vrlo lako i jednostavno vidjeti ne u našim izvješćima, možete i u našim izvješćima naravno, ali i u izvješćima te nezavisne institucije. a prinosi hrvatskih mirovinskih fondova, realni prinosi su bili na nivou 3,8% od početka rada. Govorim samo o kategoriji B koja ima već dovoljnu povijest da bi bila signifikantna i reprezentativna. Imamo jako dobre prinose i u fondovima A i u fondovima C međutim oni traju kraće pa to možda još nije reprezentativno, treba pričekati da prođe određeni broj godina. Čuli smo konstataciju da se ljude slalo u mirovinu da im se ne da otkaz i slično. Da, ova zemlja je imala u povijest i još ima određenih problema i makroekonomskih i socijalnih, ali ne mogu mirovinski fondovi biti krivi za te sve probleme. Međutim, da je drugi mirovinski stup doživio slom, što smo također čuli, to jednostavno nije istina. Činjenica da velika većina ljudi koji u ovom trenutku odlaze u mirovinu, a članovi su drugog mirovinskog stupa dobrovoljno je rezultat dvije vrlo objektivne činjenice. Jedna je to što su relativno kratko u obveznim mirovinskim fondovima pa su kratko i štedili i uplaćivali, a druga još važnije je što im ne pripada dodatak na mirovinu od 27% koji se u tako kratkom vremenu nije mogao jednostavno generirati i zaraditi u obveznim mirovinskim fondovima. Kao što smo čuli ministarstvo priprema prijedlog zakona koji će to na odgovarajući način regulirati. Čuli smo isto tako različite brojke, vrlo čudne brojke o naknadama mirovinskih fondova, spominjalo se 7, 8%, pa se spominjalo nekakvih, da pogledam još jednom, 7 milijardi kuna prihoda, ja ne znam kojih 7 milijardi kuna prihoda. Ako pogledate onu tablicu vezanu za prihode i rashode društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima onda ćete iz nje vidjeti da su ukupni prihodi od naknada za jednu godinu negdje između 400 i 450 milijuna kuna. Tako da silne milijarde definitivno nisu mogle se generirati tim više što je imovina u mirovinskim fondovima bila puno, puno manja u startu i na početku. Kada govorimo o ulaganju u obveznice, stanje ulaganja u obveznice je zapravo rezultat s jedne strane kvantitativnih limita koje smo imali a koji su promjenama iz 2014. ublaženi a isto tako su rezultat i nemogućnosti zapravo ne imanja pravih mogućnosti ulaganja u druge oblike imovine u Hrvatskoj na zadovoljavajućem nivou i nivo ulaganja u hrvatske državne obveznice u relativnom omjeru, ne u apsolutnom ali u relativnom omjeru u budućnosti će se definitivno smanjivati i morati će se smanjivati. Povećavati će se nešto i ulaganje u inozemstvo jer to je neminovnost da bi se postigao određeni stupanj diverzifikacije. Kada govorimo o troškovima koje imamo vezano za HANFA-u i REGOS mi to ne ističemo kao neki poseban problem jer te dvije institucije itekako obavljaju svoj posao i one nama trebaju. Međutim ističemo da je relativni nivo naknada još viši. Znači ako je naknada za upravljanje 0,29, pa onih 009 zapravo plaćamo za HANFA-u i REGOS, onda je efektivna naknada za upravljanje bila u prošloj godini 0,3% I kada govorimo o naknadama naknade će se i dalje smanjivati sukladno zakonu. Neću komentirati da ovi fondovi nisu hrvatski, definitivno jesu osnovani po hrvatskom zakonodavstvu, rade u njima Hrvati, odgovaraju hrvatskoj regulatornoj instituciji itd., itd. Nema potrebe da nabrajam zemlje koje imaju ovaj ili onaj oblik obvezne mirovinske štednje, ima ih najmanje 20-ak u Europi i one koje to do sada nisu imale kreću u to ili u neki oblik toga. Recimo Velika Britanija je uvela tzv. auto enrolment što znači da svaki poslodavac mora svog zaposlenika učlaniti u neki mirovinski fond pa plaćaju dio iz njegove bruto plaće, čime se smanjuje neto a dio dodatno plaća poslodavac. Međutim, taj zaposlenik može izaći iz tog sustava. I Poljska koja je nacionalizirala drugi mirovinski stup iz razloga proračunskih zakona i slično sada na mala vrata ponovno uvodi obveznu mirovinsku štednju, odnosno vodi taj isti auto enrolment i već je to na neki način postavljeno i posloženo. Sve u svemu ja osobno mogu reći od samog početka sam u ovom sustavu prije nego što su se uopće osnivala mirovinska društva, bavio sam se tim temama, profesionalno i isključivo od 2004. i mogu reći da se radi o jednom sustavu i grupi institucija, uključivo društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima ali ne samo to nego i cijela infrastruktura koja se sastoji i od REGOS-a i od HANFA-e i od investicijskih bankara u bankama ako hoćete i o depozitnim bankama definitivno. Svaki dio te infrastrukture je napravio svoj dio posla tako da mi u ovom sustavu zapravo nekih incidenata ili velikih problema u cijeloj ovoj povijesti koja je sad evo 16.-tu godinu zapravo nismo imali. A brojke i rezultati govore kako smo do sada obavljali svoj posao a vjerujem da ćemo i u budućnosti. I još jedna bitna stvar, ovaj posao rade ljudi, ima ih u našim društvima 50-ak do 60-ak koji sutra mogu otići i raditi taj isti posao u Irsku, u Japan, u Veliku Britaniju ili bilo gdje u svijetu jer imaju takva znanja i takav nivo obrazovanja uz koji to ide. Zahvaljujem poštovanom gospodinu Grbavcu. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem se još jednom predstavnicama Vlade, državnoj tajnici gospođi Majdi Burić i pomoćnici ministra gospođi Meliti Čičak te predstavnicima fondova, podnositeljima ovih izvješća gospodinu Dubravku Štimcu, gospodinu Damiru Grbavcu, gospodinu Kristijanu Buku i gospođi Senki Fekeži Klemen. Glasovati ćemo o ovoj točki kada se za to steknu uvjeti. S ovime smo iscrpili sve točke dnevnog reda predviđene za današnji dan. Nastavljamo s radom sutra ujutro u 9,30h sa točkom dnevnog reda Izmjene i dopune statuta Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja.